Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka

Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 15. srpna tohoto roku požádalo obvodní ředitelství policie Prahy 2 o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka.

V této souvislosti bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu: Přestože schůze Poslanecké sněmovny bude probíhat i ve variabilním týdnu, nebude na tomto jednání z pracovních důvodů přítomen pan poslanec Zdeněk Ondráček, který by tak neměl možnost zúčastnit se projednávání žádosti o jeho vydání k trestnímu stíhání a k věci se vyjádřit. Předkládám tedy návrh, aby Poslanecké sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu a zařadila ho na program 20. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. Já vám také děkuji. A budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu, který právě zazněl. Pan poslanec Benda. Myslím, že ten návrh zazněl lehoulince nepřesně.

Takže budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.